Opakovaně tady zaznělo, že je to na debatu na výborech. Že pojďme pracovat na pozměňovacích návrzích. No, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který tento zákon má tradičně v gesci, takovou pracovní skupinu má, pracuje na tom.

Proto je to jako klíčová kompetence veřejné správy řešit to, jak budou vypadat ty věci.

A to je další z těch problémů, který je potřeba řešit.

Děkuji za slovo. Toho si vážím.

Jenom odstupné pro zaměstnance stavebních úřadů je vyčísleno Ministerstvem vnitra na 548 milionů korun. Půl miliardy lidem, které budeme převádět z jednoho úřadu do druhého úřadu, pokud budou chtít. Pokud nebudou chtít, budeme hledat jinde kvalifikované úředníky. Ale to jsou ty miliardy, o kterých by také mělo být jasně řečeno, jak se k tomu stavíme. Není tady ministr vnitra, pravděpodobně to pro reformou veřejné správy není důležité, tak se ptám vás, pane místopředsedo vlády.

Připraví se pan poslanec Ondřej Benešík. Děkuji za slovo. My jsme skutečně položili celou řadu konkrétních dotazů, na ně jsme ale konkrétní odpovědi nedostali. Ta poznámka ohledně právě té kompetence a toho, kam tedy půjde ten žadatel o stavební povolení například pro stavbu rodinného domu, pokud by platil ten vládní návrh zákona.

Vize jednoho razítka je v nedohlednu. Prostě to tak nefunguje. Takhle je to napsané v tom stavebním zákoně. Takhle to opravdu je. A pokud jste, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, ten zákon takhle nepochopil, tak bych doporučil si ho ještě jednou přečíst. A možná to je důvod, proč by tady teď měla být paní ministryně Dostálová a na ty dotazy odpovídat.

A upozorňoval jsem na příklady fungujících úřadů, kde je možné tohle všechno už dnes obstarat vlastně v jednom kroku, protože je možné v tom místě ty aktivity spojit. Tak to je jedna důležitá poznámka.

Děkuji za slovo. Já jsem ve svém vystoupení, které nebylo zas tak dlouhé, popsal několik bodů, ve kterých jsem uvedl, kde se tento zákon, pokud bude schválen, dotkne municipalit, měst a obcí, obecních a městských samospráv. Doufám, že můj příspěvek nebyl vnímán jako politický nebo politikaření. Já jsem se snažil být maximálně věcný a odkazoval jsem na konkrétní paragrafy v tom návrhu zákona. A koneckonců i dnešní vyjádření primátorů měst České republiky, kteří se negativně staví k tomuto návrhu, svědčí o tom, že se to prostě municipalit týká, týká se jich to bytostně. A skutečně ten návrh se týká, a postihne například moji obec Strání, kde stavební úřad je, ale taktéž takové obce, jako je Březová nebo Korytná, které spadají pod stavební úřad ve Strání, a dotknou se samozřejmě i Prahy. A týká se to samozřejmě taktéž občanů, kteří si například budou snažit vyřídit stavební povolení. Opravdu, není to jenom nějaká úřednická změna, tady se jedná o obrovskou systémovou změnu, o které si myslím, že bude mít velké a v drtivé většině negativní dopady. A to chceme eliminovat. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, já jsem chtěl jenom reagovat na to, co jste tady říkal.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, já mám vzkaz pro kolegu Bendla prostřednictvím pana předsedajícího.

Kdyby nebyl nemocný, tak bezesporu tady je. A že to ministra, Ministerstvo vnitra zajímá, to bezesporu vidíte i z připomínek, které Ministerstvo vnitra k této matrici dávalo při svém projednání.